Děkuji za slovo. A teď dobře poslouchejte.

Děkuji. Máme tady tři faktické poznámky. Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Petrtýl a pan předseda Stanjura. To není možné srovnávat. Můžete srovnávat, Praha je kraj a obec dohromady.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se musím ohradit tady ke kolegovi Bláhovi.

Takže naopak my jsme na tom biti. Děkuji. Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou. Tak jsme přešli k rozpočtovému určení daní. Proč ne?

Nejhůř ve státě hospodaří centrální vláda. Ty výsledky jsou evidentní. A platí to pro všechny vlády.

A ukažte mi hejtmana, který bude souhlasit s tím, že jeho kraji se ubere. Takový hejtman nebyl, není a nebude! Naprosto logicky. V tuto chvíli nemám žádné přihlášky do obecné rozpravy, takže končím obecnou rozpravu. Případná závěrečná slova je zájem? Paní ministryně? Zpravodaj? Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji. Já bych poprosil, aby v jednacím sále byl klid. Nebudu jmenovat.

Děkuji.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedná se tedy o tu sazbu 150 korun, a pokud by nebyla přijata, tak ohledně toho koeficientu daně z nemovitostí, kterým se násobí, a vlastně ta konstrukce, že by byla stejná jako právě u daně z nemovitostí. Děkuji. Nikdo další do podrobné rozpravy není přihlášen, končím...

Děkuji. Dalšího nikoho nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy, končím podrobnou rozpravu. Je zájem o případná závěrečná slova? Neníli tomu tak, končím druhé čtení tohoto návrhu.